Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali následující poslanci a členové vlády podle seznamu, který tady ještě není.

Dnes bychom se měli věnovat bodům dle schváleného pořadu schůze, bodům 3, 4 a 5, ale já schůzi přeruším, protože tady není přítomen zpravodaj ani předkladatel, a požádám o setkání s předsedy poslaneckých klubů, aby mi sdělili, který z poslaneckých klubů žádá o přerušení schůze pro poradu poslaneckého klubu.